Děkuji. Jestliže ne, mohli bychom přistoupit k hlasování. Jako první budeme hlasovat návrh pana předsedy Marka Černocha na zařazení bodu č. 10, sněmovní tisk 437, civilní letectví, po bodu 42.

Kdo je proti? Hlasování číslo 300. Přihlášeno 135 poslanců, pro 74, proti 19. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Přihlášeno 137 poslanců, pro 22, proti 40. Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Miholy na zařazení bodu 25, sněmovní tisk 935, na úterý 25. 4. jako čtvrtý pevně zařazený bod. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 302. Tento návrh nebyl přijat.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 303. Přihlášeno 141 poslanců, pro 65, proti 46. Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat návrh pana poslance Kotta, který navrhuje zařadit bod č. 171, sněmovní tisk 1010, jako čtvrtý bod dnes za bodem 42.

Kdo je proti? Hlasování číslo 304. Přihlášeno 142 poslanců, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Já vás ještě jednou poprosím, jestli by bylo možné se trochu ztišit, abychom mohli pokračovat v jednání Sněmovny... Ještě jednou to zkusím... Děkuji.